Navrhuji tedy tento bod zařadit na úterý 20. dubna jako první bod našeho jednání, abychom si mohli vyslechnout opatření, které Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít připraveno a bude vědět, jak postupovat dále.

Hrozí ohrožení velkého množství pracovních míst a uvrhnutí Moravskoslezského kraje do těžké průmyslové krize. Prosil bych tedy o podporu zařazení tohoto bodu jako prvního bodu v úterý 20. dubna. Děkuji.

Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych tu nejdříve připomenout, že komise pro sdělovací prostředky Senátu připomíná programové prohlášení vlády: budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb, zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií, budeme důsledně podporovat jejich nezávislost. Dále daná komise přijala usnesení, které žádá Poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady České televize do vyjasnění pochybností o splnění zákonných podmínek navrhujících organizací. Ve většině zemí Evropské unie se dvěma komorami rozhodují o složení mediálních rad Sněmovna i Senát.

Šest z nich nemá zákonem požadovanou účetní uzávěrku v Obchodním rejstříku. Většina nominujících spolků má jen několik členů a vyvíjí úzce vymezenou lokální činnost, přestože zákon o České televizi požaduje nominace zastupující významné regionální, politické, sociálněkulturní názorové proudy. Neuspěli naopak kandidáti z celostátních profesních, akademických, novinářských, filmových asociací a univerzit včetně Univerzity Karlovy, Českého klubu turistů, Akademie věd, Národního divadla, České rady dětí a mládeže, které sdružují stovky tisíc členů a podporovatelů. Ti by se dle nového zjištění mohli i soudit.

Důležité je zdůraznit, že nerespektování zákona při volbě kandidátů do Rady České televize snižuje jak důvěryhodnost a legitimitu volby, tak samotného orgánu rady. Člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, v politických hnutích nebo občanských sdruženích ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch. Neodbornost a procesní pochybení se čím dál častěji projevují i v jednání samotné Rady ČT, která jedná čím dál častěji s vyloučením veřejnosti, mimo zákonem definované výjimky, ale i s vyloučením části samotné Rady České televize.

Na volbu členů rad máme času dost, současné volební období stávajících členů končí až koncem května. Proto dnes navrhuji vyřazení bodu Volby Rady ČT, bod 403, aby mohly být nejdříve projednány všechny pochybnosti za přítomnosti hostů ze Senátu i legislativního odboru na volebním výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Jde o problematiku, která tady leží už delší dobu a reaguje na nález Ústavního soudu, že je potřeba doplnit náležitosti týkající se ukládání majetkových přiznání, protože Ústavní soud tuto úpravu zrušil a je potřeba ji nově doplnit. A je to napříč politickým spektrem. Děkuji za podporu.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Přijali jsme dvě sady usnesení jednu směrem k vládě a jednu sadu usnesení směrem k Poslanecké sněmovně. Jednak vás chci s tím usnesením seznámit a jednak v duchu toho usnesení chci navrhnout přednostní projednání některých bodů. Naše komise žádá Poslaneckou sněmovnu o urychlené projednání těchto sněmovních tisků:

Pro toto usnesení hlasovalo všech devět členů naší komise jednomyslně. Za druhé covidkomise žádá Poslaneckou sněmovnu o urychlené projednání tisku 1025 vládní návrh o zaměstnanosti, zvaný jako kurzarbeit. Opět pro něj hlasovalo všech devět členů komise, to znamená zástupci všech poslaneckých klubů.